Pane ministře, máte slovo. Dobré odpoledne, dámy a pánové.

Já, jak říkám, nedokážu k tomu mlčet, protože mně připadá, když v téhle Sněmovně znovu zní takové ty zombie myšlenky staré české pravice a zní tady úplně bez reakce, tak mi to připadá, že to by nemělo projít. Jenom připomenu, co tady pan předseda Petr Fiala řekl, ty dvě klasické zombie myšlenky byly, ta jedna, pan předseda řekl, že nechápe ten křik, který tady vznikl kvůli nějakým pouhým několika desítkám miliard, které posílí deficit státního rozpočtu, několika desítkám miliard, které podle něho pouze budou znamenat peníze do kapes 3,5 milionu lidí, takže co je na tom špatného, to je přece jenom dobrá věc. A ta druhá zombie myšlenka byla, že my to samozřejmě spravíme, protože zároveň předložíme návrhy na několik desítek miliard úspor, které budou tedy zřejmě kompenzovat tady několik blahodárně rozdaných desítek miliard do kapes lidem, což je samozřejmě jenom dobrá věc, a nikdo proti tomu nemůže nic namítat.

On říkal pan předseda přece, proč se bojíme toho deficitu, že to trochu zvýší deficit, vždyť to zvýší růst. Ano, má pravdu v tom prvním. V této chvíli ve světě všude vycházejí texty, které říkají, že díky druhé vlně pandemie je třeba, aby stát pomohl zvýšenými výdaji. Skutečně se volá po tom, aby se i zvyšovaly deficity, zvyšovaly výdaje, aby se ta další vlna pandemie překonala, jinak to ty ekonomiky ohrozí. To pravda je. V tomto smyslu říci, že deficit sám o sobě není zlem, je možné přijmout.

To prostě není pravda. Deficit má oprávnění, pokud nakopne ekonomiku. A dovolte, abych ještě jednou tady zopakoval, pokud zvýšíme daně vysokopříjmovým, tak takovéto zvýšení... takovéto snížení, pardon, takovéto snížení daní těm s vysokými příjmy žádnou ekonomiku nenakopne, a skoro nikdo to nedělá, aspoň mi řekněte, kdo to dělá, že tohle prostě pravda není. Tyto desítky miliard, o kterých on říká, že se nic neděje, jsou desítky miliard, které jsou neefektivní, protože ty prostě do spotřeby nepůjdou. To znamená, takovýto deficit je marný. Takovýto deficit je neplodný, tak jakkoliv já bych myšlenku deficitu v takovéto situaci hájil, tak prostě ji nemůžu hájit ve chvíli, kdy ty peníze prostě neposlouží tomu, co mají, aby udržely ekonomiku v chodu nebo aby ji pomohly oživit.

A rád bych upozornil, že obecně to funguje tak, že takovéto úspory nakonec jsou ponejvíc úspory právě do takových oblastí, jako jsou kvalitní školy, jako je zdravotnictví, jako je právě to, co se má investovat do lidí, do budoucnosti. Omezují to, co vlastně vytváří podmínky budoucího života lidí.

Na jedné straně nám tady se vypočítává, co všechno máme pokrýt, komu všemu máme pomoci, tak já mám třeba ministerstvo malé, s omezeným počtem lidí, přitom musíme dávat daleko větší množství titulů, rozdávat peněz, takže to vytahujeme z těch příspěvkovek, shromažďujeme lidi, aby to dělali, jako není nikdo jiný, kdo by to dělal, a tyto úředníky, kterých dneska je dokonce nedostatek, a my jsme kritizovaní za to, že to neděláme rychleji proč to asi neděláme rychleji? Protože už nejsem schopen vytahat z příspěvkovek více lidí, kteří by to dělali.

Kdo to má dělat? Tihle nenávidění úředníci, tihle jsou ti, co pracují s těmi daty, to jsou ti jediní, kteří vlastně jsou schopni dneska plnit tu úlohu státu, a stát v této situaci dneska má tu úlohu, že má pomáhat lidem, že jim vyplácí nejrůznější formy pomoci, nejrůznější formy dotací, příspěvků, kompenzačních bonusů, příspěvky pro OSVČ, všechno!

Já vám prostě říkám, mně to připadá docela legrační. Jestli někdo přijde s myšlenkou, že máme propouštět tyhle úředníky, tak vám řeknu dobře, ale v tom případě ty programy nejsme schopni dělat! Já tam sám nemůžu sedět jako a vypisovat to! To je úplně absurdní! To si musíme rozmyslet, co vlastně chceme! Mně připadá nesmyslné to, jak se tady z jedné strany říká, jak to máme omezovat, a z druhé strany se nám říká, jak máme více toho dávat. Jeho primátorka ODS v Brně přišla s myšlenkou, že se prostě Brno zbaví kulturních zařízení, Národního divadla, ať si to prostě platí stát. To je úžasný přístup. To znamená, oni řeší ten problém tím, že se ho zbaví. Zřejmě peníze nebudou chtít převést na stát zpátky, ty, co měli na kulturu, akorát my si to vezmeme a jim zůstanou peníze.

Jim na tom zřejmě vůbec nezáleží. Takže takhle bude vypadat asi to krácení a to šetření.

Takže já bych hrozně apeloval na pana předsedu, aby tyto dvě zombie myšlenky, tu jednu, že snižování daní nebo omezení daní samo o sobě zvyšuje růst, aby tady neopakoval, stejně jako tu myšlenku škrtání, kterým nás tady zachrání. Protože škrty, to už tady, opakuji, za pana Topolánka a za pana Kalouska jednou bylo a víme, jak to dopadlo! Já bych to raději vůbec nevzpomínal.

Chápete? Celá řada těch věcí je dneska zpracována.

Nedokážete mi nijak, že omezení daní snižuje růst! Nedokážete mi nijak, že snížení daní vysokým příjmům nějakým způsobem pomůže dneska ekonomice. Nikdo mi tady na to neodpověděl!